Pokud ji vymýšlíme tak, abychom co nejvíc pomohli těm, co ji potřebují, bohužel ji zneužije stále hodně lidí. Obě dvě cesty jsou možné.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Foldyna si povzdychl, že by si také přál, aby děčínský region byl tak krásný jako Středočeský kraj. Já bych, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci vzkázal, ať nezávidí. Víte, všude je něco. Dobré odpoledne. Já bych chtěl požádat, abychom se ve faktických poznámkách drželi tématu. A nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Kalátová. Prosím, máte slovo. Já už dlouho mluvit nebudu. Jenom bych chtěl všem říct jednu zásadní věc, která si myslím, že je v tom to nejdůležitější. Pokud chceme změnit daný stav, tak musíme změnit nastavení podmínek jenom z jednoho prostého důvodu. Pokud donutíme ty, kteří dneska zneužívají dávky, aby šli do práce, tak vlastně tím vychováme novou generaci těch, kteří to dodneška zneužívali, tak, aby pro ně bylo normální, že jejich rodiče chodí pracovat a i pro ně bude normální chodit pracovat.

A to nezměníte tím, že mu řeknete: pojď na vysokou školu. Nezměníte. A věřte tomu a zamyslete se i nad tím, jak to je třeba v rodinách, které jsou bohaté. Jestli děti těch rodičů, kteří něčeho dosáhli, taky chtějí postupovat dál. Většinou moc ne, protože prostě se mají dobře. A tak věřte tomu, že nejlépe a nejvíc uděláme pro ty, kteří jsou na tom dneska špatně, to, že je donutíme pracovat, a tím pomůžeme dalším generacím, ale i naší zemi. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Byt koupíte za 80 tisíc, nájemné od města je 28 korun na jeden metr čtvereční.

Jak je na tom AmatiDenak, asi víte.

Takže spousta lidí, kteří jsou u nás v evidenci na úřadu práce, jsou tam i z toho důvodu, že tam prostě ta práce není. Dokud bude výhodnější být v evidenci úřadu práce jako takzvaný uchazeč o zaměstnání a stejně si domů přinesu víc než z té práce, tak mě přece vůbec nic nenutí k tomu, abych do té práce šla.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní poslankyně Richterová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Holík. Ještě máme čtyři faktické poznámky včetně této. Opravdu velice, velice stručně.

Takže se vás snažím prostě upozornit na to, že to bude mít spoustu souvislostí, že to bude chtít opravdu velmi, velmi cílenou debatu a že nakonec to skutečné řešení je podpora obcí.

A o to bych prosila. Děkuji. Pan poslanec Holík, připraví se paní poslankyně Fialová.

Další je paní poslankyně Fialová, připraví se pan poslanec Schiller, což je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Nic není.